Děkuji. Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající.

A má firma potřebná povolení?

Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď.

Prosím, pane ministře. Děkuji za slovo.

Já tu situaci tam, a paní kolegyně to ví, docela dobře znám, protože jsem se tam byl podívat, dokonce dvakrát, s obyvateli Jenišova jsem hovořil. Úvodem jen velmi krátce. Považuji za nešťastné to, že někdo mohl povolit výstavbu tak blízko chráněného ložiska, protože to ložisko je tam chráněno, jak jsem se dozvěděl při nějakém bližším zájmu o tu lokalitu, velmi dlouho, a rozhodně déle, než bylo rozhodnuto o výstavbě v bezprostředním okolí. Je otázka, jestli vůbec někdo řekl těm lidem při výstavbě nebo před výstavbou, že tam je chráněné ložiskové území na ložisko kaolínu, a samozřejmě v té oblasti se kaolín těží desítky let.

Především chci zdůraznit jednu věc, že Ministerstvo životního prostředí nevydává žádná povolení k těžbě, k tomu je příslušný výhradně báňský úřad, který spadá do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu. Ministerstvo životního prostředí vydává, stejně jako desítky dalších úřadů, jen jeden z podkladů, který je nezbytný pro vydání povolení nebo nepovolení záměru.

Tento proces je opravdu čistě odborný, probíhá zcela za zákonem jasně vymezených podmínek a z pozice ministra, a to už jsem tady říkal několikrát v několika jiných případech, do něj nemohu nijak vstupovat, byť se na mne obrací celá řada lidí, spolků, sdružení i obcí a domáhají se na ministerstvu, aby ten či onen záměr zastavilo, anebo naopak povolilo.

Investor nicméně nemá ještě vydáno samotné rozhodnutí o povolení těžby, takže s těžbou nemůže začít. Kdy ani zda báňský úřad toto rozhodnutí vydá, nemohu v této chvíli předjímat. Pokud jde o délku těžby, investor usiluje o těžbu probíhající přibližně 14 až 16 let. K druhé otázce týkající se negativních dopadů těžby kaolínu na lidské zdraví. Podle hodnocení vlivu na veřejné zdraví realizace předmětného záměru prakticky nezmění expoziční scénář imisí hluku a polutantu ovzduší, a proto se neočekává v souvislosti s realizací záměru zvýšení stávající úrovně rizika ovlivnění veřejného zdraví.

Součástí stanoviska EIA jsou uloženy podmínky za účelem ochrany vody. Pardon, jenom poslední větu. Pokud se jedná o nové skutečnosti aktuálně zjištěné, je třeba se obrátit na vodoprávní úřad nebo Českou inspekci životního prostředí. Děkuji za slovo, pane předsedající.

V procesu EIA byl hodnocen také vliv záměru na ovzduší.

Rozptylovou studií nebyly zjištěny skutečnosti, které by z hlediska dopadů na kvalitu ovzduší bránily realizaci předmětného záměru.